Čeho jsme v současné době svědky? Vláda spotřebovává rezervy. Vláda, aby získala další finanční prostředky, rozprodává státní hmotné rezervy.

Jaký je poměr běžných výdajů a investic v návrhu rozpočtu na rok 2020? 91 % státního rozpočtu jde na běžné státní výdaje. Investice se pohybují na 9 %. Vláda tvrdí, že je to rekordní objem investic, který připravila pro příští rok. Já bych si o tom dovolil pochybovat.

To bylo v době, kdy se naše ekonomika a ekonomika evropská celosvětová nacházela v období krize. Vadí nám zároveň to, že vláda stále nemyslí na ty nejdůležitější věci, které České republice chybí. Vždyť Česká republika se opravdu stává tou dopravní černou dírou uprostřed Evropy. Podívejme se na německé železnice, které se raději vyhýbají České republice, objíždí ten výběžek České republiky na cestě do Vídně, nejedou přes naše území, protože a jednoduše to časově vyjde rychleji. Není tady ambice vytvořit skutečné rychlodráhy, není tady ambice dokonce ani postavit dálnice, jak jsme četli na billboardech hnutí ANO. Kde ty dálnice jsou? A možná právě toto heslo se stává tou nejlepší ukázkou té skutečné obsahové vyprázdněnosti marketingového přístupu hnutí ANO k politice: lidem něco slíbit, ale nesplnit to. 34 kilometrů dálnic bylo postaveno v letošním roce. Vloni to byly pouhé 4 kilometry dálnic. Ani pro příští rok není v té oblasti dopravní infrastruktury navrhován žádný zázračný objem peněz, který by Českou republiku jako důležitou tranzitní zemi uprostřed Evropy posunul dál. A my si musíme uvědomit, že ta dopravní infrastruktura, její zanedbanost je zásadním ekonomickým limitem pro další rozvoj naší ekonomiky, pro další rozvoj České republiky. Vláda tady dlouhodobě slibuje investiční plán, Národní investiční plán. Každý už o něm slyšel, ale nikdo ho ještě neviděl. Ono je těžké se dostat k té správné, protože ten plán nám tady představen nebyl.

To tady bylo řečeno. V současné době je prý údajně připraven a na setkání premiéra se zástupci stavebního byznysu hovořil pan premiér o tom, že by mělo být proinvestováno dokonce nějakých 5 bil. korun, což je objem ročního HDP České republiky. My nevíme, do čeho ty peníze půjdou. A je potřeba říci, že jsme v druhé polovině funkčního období současné vlády, a tady nejsou stanoveny priority investic. Jak vypadá struktura rozpočtu pro příští rok? Pouze se hokynářsky přehazují miliardy z jedné kupičky na druhou, ale ten rozpočet strukturálně vypadá tak, že se pouze valorizují ty položky, které už se objevily v rozpočtech předchozích let. Ten rozpočet nemá žádnou ambici posouvat naši zemi někam dál, rozpočet, který by měl být racionálně sestavován tak, že se právě nejdříve určí ta investiční strategie České republiky a chirurgickým způsobem se bude postupovat v promyšlené strategii toho, jaké investice Česká republika potřebuje. Místo toho se zvyšují běžné a mandatorní výdaje našeho státu. Místo toho vláda nesnižuje počet státních zaměstnanců, jak slibovala. Ano, pro příští rok slibuje zrušit 6 tis. míst ve státní správě, ale už v té větě b) neříká, že celkový počet nově vytvořených míst pro příští rok prostě bude vyšší než ten počet míst zrušených.

Ale ono to něco vyžaduje. Ono to vyžaduje zjednodušení státní správy, ono to vyžaduje opravdový pokus o její digitalizaci, o její zjednodušení, o její elektronizaci.

To je to, jak vypadá v současné době práce našich úředníků. Nemluvě o tom, že státy, které se opravdu pustily do toho zjednodušení státní správy a její digitalizace, jako například mnohokrát zmiňované Estonsko, reálně ušetřily 2 % HDP. To už jsou přece peníze, které nám právě chybí na to nejdůležitější v České republice, na investice a na reformu a financování vzdělávání, vzdělávacího systému, kde se stále pohybujeme na nějakých 3,7 % HDP, byť ta doporučená míra by měla být alespoň 5,5 %. V základním výzkumu se pohybujeme na chvostu v rámci srovnání zemí Evropské unie.

Když jsem se zmínil o vzdělávací soustavě, tak co vláda slibuje? Ty sliby se objevují několikrát, a teď tady bude, a koukám především na stranu sociální demokracie, velká zkouška toho, jak to vláda myslí skutečně vážně. Do systému jsou zaneseny pozměňovací návrhy, které navyšují platy učitelů, pocházejí z nejrůznějších stran a hnutí, a jeden z těch návrhů, myslím si, že v objemu 3,5 mld., pochází z dílny sociální demokracie. My jsme dnes jako opoziční poslanci deklarovali, že máme 87 hlasů pro to, že bude kterýkoliv z pozměňovacích návrhů navyšující peníze na platy učitelů opozicí podpořen.